Já také děkuji. A znovu se mi s přednostním právem přihlásil pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem chtěl říct poslední poznámku. Komplexnost toho návrhu vlády, po které volá pan Okamura, spočívá v tom, že doporučení nominačního výboru bude nezávazné, takže alternativa vůči návrhu, který předložili Piráti a další čtyři politické kluby, alternativa, kterou schválila dneska vláda, spočívá v tom, že doporučení bude naprosto nezávazné, takže ten zákon bude jenom o něco lepší metodikou. Takhle vypadá komplexnost. Já děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, ke kterému jsem se tady dostal po 14 dnech, co to tady projednáváme s různými zpožděními. Ještě jednou bych rád všechny přítomné požádal, aby pustili návrh do druhého čtení, aby tak mohla nastat i politická diskuse na příslušných výborech. Předkládaný návrh je přísný, jsme ovšem ochotni hledat konsenzuální kompromis, který by řešil pozměňovací návrh. Chtěl bych proto požádat, aby poslanci, kteří se chtějí i nadále označovat za protikorupční, nepodpořili návrh na zamítnutí, protože bych si to musel interpretovat jako odmítnutí boje proti politickému obsazování míst v podnicích s majetkovou účastí státu lidmi bez dostatečných kompetencí. Děkuji za podporu. Já také děkuji. Byl předložen návrh na zamítnutí.

Dobře. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Předchozí dohoda byla, že budeme končit jednání této schůze dnes, tudíž je potřeba dá předtím hlasovat o vyřazení neprojednaných bodů z pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny a ukončení schůze. Pan předseda.

Pane předsedající, dostali jsme se trošičku do procedurální pasti, a to tím, že poté, co by měla vypršet moje přestávka, tak bychom měli odhlasovat to, o čem vy hovoříte, hovoří o tom i pan místopředseda Okamura, čili vyřazení zbývajících bodů z programu. Snad bych tu přestávku vzal až poté, co se bude hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z programu.

Takže my jsme proti tomu, aby se schůze ukončila.

Děkuji. Také děkuji. Děkuji.

Prosím, pane předsedo.